II s tím, že zvláštní zákon způsob volby nestanoví, u tohoto druhu voleb vždy hlasujeme volbou tajnou dvoukolovou, III zvoleným členům v souladu se zákonem započne jejich pětileté funkční období dnem volby. Jak jsem řekl, zákon způsob volby nestanoví, volební komise navrhuje volbu tajnou. Po rozpravě poprosím, abychom hlasováním rozhodli o tom, že chceme volit tajným způsobem. Já otevírám rozpravu. Nemám do ní žádnou písemnou přihlášku. Eviduji přihlášku k faktické poznámce. Beru to, jako že to bude řádná přihláška pana poslance Tomáše Martínka, který se přihlásil elektronicky, ale protože není možné se fakticky zatím vyjádřit, tak to beru jako přihlášku do rozpravy.

Předem děkuji za případnou podporu. Děkuji panu poslanci Tomáši Martínkovi. Nikoho nevidím, rozpravu končím. Byla navržena tajná volba, tu musíme odhlasovat. Rozhodneme v hlasování číslo 22. Kdo souhlasí s tajnou volbou, kdo je pro?

Děkuji vám. Návrh byl přijat.